Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Komplex lázní Jánské Koupele možná někteří znáte, pro ty ostatní jen pár základních faktů. Jde o historický komplex bývalých lázní rozkládající se nedaleko města Opavy v Moravskoslezském kraji.

Důvodů je několik.

A proč Ministerstvo kultury odmítá plány na renovaci komplexu předkládané i jeho tehdejšími majiteli. Pan ministr mi následně, musím podotknout, že korektně, odpověděl, za což mu tímto děkuji. Některé argumenty pana ministra ale bohužel nemůžu akceptovat.

Pan ministr se tedy po formální stránce vypořádal s interpelací relativně korektně a správně. Nemohu však souhlasit s tím, že areálu pomůže, když bude i jeho zbytek nekompromisně zahrnut na památkovém seznamu.

Ministerstvo si pak musí vyžádat stanoviska příslušných úřadů a může také výmaz vázat na splnění podmínek, jako například doložení fotografické, stavební či historické dokumentace.

A tady leží jádro naší debaty.

Marně to zkoušel několik let, až to nakonec vzdal. Ale z praxe víme, že nejspíše ne, a místo alespoň částečně opraveného komplexu, kde se mohl rozvíjet turistický ruch, ze kterého by profitovala nejen obec, ale my všichni, nám opět zbyly jen ruiny.

Pan ministr pouze konstatoval, že došlo ke změně vlastnické struktury, a připomněl, že za současného stavu je povinností majitelů se o zachování objektu starat.

Takže jsme opět na začátku.

Doufám, že Ministerstvo kultury přestane lpět na svém neměnném stanovisku a podnikne kroky, které umožní nápravu věcí.

Pokud ministerstvo má zájem památku alespoň v určité části zachovat, jak bude dále postupovat.

Děkuji vám za pozornost.

Dobrý den, dámy a pánové. Interpelaci sem si znovu připomněl, celou tu svou odpověď. Děkuji.

Takže není to pro mě jenom jedna z mnoha položek.